Děkuji, pane předsedající, že jste mi pomohl.

Jinak jsem samozřejmě řekl, že s žádnými navrženými změnami jako zpravodaj nesouhlasím. Není v tom žádný rozpor mezi tím, co jsem tady prohlásil já, a tím, co tady potom okomentoval pan předsedající. A já mu za to děkuji. Čili pro pořádek ještě jednou při proceduře, pane předsedající, a teď mě dobře sledujte, jestli náhodou udělám někde chybu, tak mě hned prosím opravte.

Od toho se pak bude odvíjet další postup hlasování. To je návrh pana kolegy Hovorky.

V druhém návrhu budeme hlasovat o návrzích pana kolegy Sedi... Pane předsedající... Prosím sněmovnu o klid! Já sice nejsem žádný vinař, ale rozumím tomu, že některé věci mají spolu souvislost. A může se nám stát v jednotlivých hlasováních, když je oddělíme, že budou v kontradikci. Já jenom pro snadnější orientaci nebo pochopení složitosti diskuse, mimo jiné se vede také o tom, jestli dvě miliardy daňových úniků budou, nebo nebudou. Nebo budou snadnější, nebo nebudou snadnější. Nebo jestli je odstraníme, nebo ne. Ale to je možná vedlejší. Teď se prosím pěkně soustředit.

Jestli jsem, pane kolego Seďo prostřednictvím pana předsedajícího, správně interpretoval náš návrh? Ano, palec nahoru znamená, že správně. Děkuji.

Pan kolega Koníček oponuje, že B5 má dvě varianty, proto je třeba o B5 hlasovat zvlášť a o každé z variant hlasovat zvlášť. Tento návrh vzhledem k tomu, že dvě varianty tam jsou, a po poradě s legislativou jsem akceptoval jako zpravodaj, není tudíž třeba hlasovat o návrhu změny procedury pana kolegy Koníčka, protože zpravodaj tuto změnu akceptoval.

A potom tedy poprosím o hlasování o proceduře jako celku. Nyní budeme hlasovat...

Rozhodneme v hlasování číslo 129, které jsem zahájil. Kdo je proti? Děkuji vám. Hlasování pořadové číslo 129. Děkuji. Návrh pana kolegy Sedi, a teď mě prosím pěkně sledujte, jestli, pane kolego Seďo prostřednictvím pana předsedajícího, se o vašich návrzích má hlasovat o každém zvlášť, nebo en bloc. Máte tady tři návrhy.

Kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Další.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám.

Ano, omlouvám se kolegovi Koníčkovi i celé Sněmovně. Není třeba o tom hlasovat.

Pan kolega Bendl navrhuje stáhnout tento návrh. Prosím, pane poslanče.

Tedy G1 varianta 1, body 1 a 2 pana kolegy Bendla. On sám požádal o stažení. Zpravodaj souhlasí.

Kdo je proti? V hlasování pořadové číslo 134 z přítomných 162 pro 159, proti nikdo. Panu kolegovi Bendlovi bylo vyhověno. Nyní je poslední změna v proceduře a to je návrh pana kolegy Hovorky, abychom hlasovali všechny body pod A jednotlivě. To jsme ještě nehlasovali.